Děkuji, pane místopředsedo.

Ten člověk v zahraničí projeví snahu. Sleduje dění v České republice.

A o tom je ta demokracie. To znamená, tady v tom bych byl trošku opatrnější. No tak komunálních voleb se to netýká.

Díky za pozornost. Pan předseda Bělobrádek s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem ten návrh spolupodepsal. Myslím si, že je rozumný, že politici mají vytvářet podmínky pro to, aby mohli lidé co nejvíce býti samostatní a vykonávat svoji vůli. Ta vůle ve volbách je, myslím, obzvláště důležitá, je to konečně i ústavní právo. A myslím si, že lidé, kteří nežijí v České republice, třeba jen dočasně, jako jsou vědci například, si zaslouží mít tu šanci bez ohledu na to, aby investovali nemalé finanční prostředky, logistiku a podobně, aby se mohli zúčastnit svého základního práva občana, a to je volit. Takže z tohoto hlediska myslím, že je ta diskuze jinak celkem bezpředmětná.

Konečně bylo jednání na Ministerstvu vnitra. Pan poslanec Válek a po něm pan poslanec Brázdil s faktickými poznámkami. Prosím máte slovo.

Já bych byl rád, abychom se shodli na tom, že buďto ten návrh zákona upravíme, nebo ho nějakým způsobem přeměníme tak, aby všem vyhovoval.

Děkuji. Pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Vy jste to sám řekl. Tak já tomu nerozumím. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní pan předseda Kalousek. Prosím. Na předřečníka jenom prostřednictvím předsedajícího. Představte si, že žijete ve Spojených státech amerických.

Takže toto musíte absolvovat dvakrát. V případě prezidentských voleb máme dvě kola, takže to musíte absolvovat třikrát. A to jsou všechno opravdu nemalé časové i finanční prostředky, které do toho musíte vložit. A to nejednoho odradí od toho, aby to absolvoval.

Jenže ne každý samozřejmě má takovýto zájem.

Takže já si myslím, že tohle je právě ta forma, která jim umožní zpřístupnit a nehrajme si tady na kořen slova toho výrazu zpřístupnit tu volbu opravdu fakticky. Děkuji. Prosím. Děkuji.

Pokusím se vám to prostřednictvím pana předsedajícího vysvětlit.

Pan poslanec Klaus faktická poznámka.

A na ostatní řečníky podobně.

Volby jsou vážná věc.

Budou následovat faktické poznámky pana předsedy Kalouska, pana poslance Válka, pana předsedy Bělobrádka, paní poslankyně Pekarové Adamové v tomto pořadí. Pan předseda Kalousek.